K bodu čtyři, to je otázka D3 České Budějovice státní hranice s označením rychlostní komunikace R3.

Děkuji.

Je tady interpelace s číslem 34, tu má pan poslanec Petr Bendl a interpeluje paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci personálního obsazování ministerstva. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, vládní koalice často říká a zdůrazňuje, že se bude obklopovat pouze a jen odborníky při práci vlády. Chtěl bych se zeptat paní ministryně, zda je pravdou, že pan Robin Povšík je náměstkem ministryně, zdali tento vzděláním středoškolák je zaměstnancem nebo takto vysokým státním úředníkem.

A chtěl bych se vás zeptat, jaké tedy případně odborné předpoklady rozhodovaly o tom, abyste si takového náměstka na ministerstvo vzala. Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím paní ministryni o odpověď. Vážený pane předsedající, jenom upozorňuji, že tady někdo zanechal brýle. Vážené poslankyně, vážení poslanci, to pravda je a není to žádná tajná informace, že pan Robin Povšík se stal náměstkem pro řízení úřadu. A mimochodem, nahradil předchozího náměstka pro řízení úřadu, který také, pokud vím, neměl vysokoškolské vzdělání. Já jsem si tam pana Povšíka vybrala pro jeho organizační a řídicí schopnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji za odpověď.

Děkuji. Chci se zeptat paní ministryně: Budete na to odpovídat? Dobře, jdeme dál. Dalším je pan poslanec Ludvík Hovorka, který interpeluje pana ministra Milana Chovance ve věci pronájmu lázeňských domů ministerstva vnitra společností TEMPARANO. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s žádostí o prošetření podivných pronájmů nemovitého majetku ministerstva vnitra.

Tomuto pronájmu předcházel pokus o prodej těchto domů, ale protože se o to zajímali novináři, nakonec z toho byl jenom pronájem, který měl být maximálně na sedm let, ale Ministerstvo financí pod vedením pana ministra Kalouska povolilo výjimku na pronájem na 20 let.

Smlouva byla uzavřena do roku 2028.

Váš předchůdce Pecina v demisi odvolal náměstka Romana Fidlera, který pronájem lázeňských domů firmě TEMPARANO ukončil a smlouvu vypověděl.

Omlouvám se, pane poslanče, ale vyčerpal jste svůj čas pro otázku.

Dotazujeme se samozřejmě i policistů, kteří jsou ve styku s touto organizací a jsou s jejími službami velmi nespokojeni. Kontrola bude hloubková, bude zahrnovat mj. i vlastní smlouvu a vlastní smluvní podmínky, které byly nastaveny v rámci pronájmu těchto domů. To, co se stalo, je, že pan Fidler vypověděl objekty této firmě pro jakousi potřebnost pro Ministerstvo vnitra, čímž de facto s tímto majetkem nemůžeme nakládat.

Pokud se nám to nepovede, jsme v situaci, kdy máme vypovězenou smlouvu, hradíme smluvní pokutu v řádu několika desítek milionů korun a máme de facto majetek, který jsme sami prohlásili za potřebný, takže ho nemůžeme ani prodat, ani s ním nijak nakládat.